Pan kolega Stanjura není přítomen a i tato interpelace propadá.

Ten taky není, takže bohužel ani tentokrát nebudeme úspěšní a interpelace propadá.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Ano? Tak můžeme pokročit.

Bylo přerušeno projednávání a byl návrh přerušit do přítomnosti prvního místopředsedy.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Já jsem se touto interpelací obrátil na tři resorty.

Ta myšlenka je úplně jednoduchá: Co může Česká republika udělat pro to, aby si čínská komunistická strana pro své zpolitizované procesy nezneužívala české právo? To je ta zásadní myšlenka.

Takže vlastně Česká republika úplně neumí garantovat bezpečnost takového člověka. Tak mě tedy zajímá, jak se Česká republika bude stavět k tomu, že jsme signatáři mnohostranných či mezinárodních dohod, kde jsou státy, které zneužívají právní řád ke svým politickým čistkám.